Já vám děkuji.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takto přednesenou proceduru.

Máme tedy schválenu proceduru. Prosím, pane zpravodaji. Takže nejprve hlasování o legislativně technických úpravách. Berme to tedy jako legislativně technickou úpravu návrhu pana poslance Michálka. To bylo schváleno v rámci procedury.

Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti?

Návrh byl schválen. Tady jde o vrácení předsmluvních informací do toho návrhu. Stanovisko výboru je nedoporučující. Stanovisko paní ministryně? Nesouhlas.

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Nyní pozměňovací návrh poslance Michálka písm. Stanovisko výboru? Stanovisko navrhovatele? Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Nyní návrh C pana poslance Nachera, který mění lhůtu na odstoupení ze dvou hodin na tři hodiny. Stanovisko výboru je doporučující. Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti? V hlasování číslo 233 přihlášeno 179, pro 137, proti 2. Tento návrh byl přijat. A nyní hlasování o návrhu zákona jako o celku. Ano, o všech návrzích bylo hlasováno.